Děkuji a prosím pana poslance s doplňujícím dotazem. Pane premiére, možná nebudeme platit v prvních letech, protože jste vyjednali výjimku, protože tady máme velkou migraci z Ukrajiny, ale v dalších letech už to platit nebude. To znamená, buď je budeme přijímat a budou jich tisíce, desetitisíce, anebo budeme platit.

Zase si půjdete půjčit, budete si půjčovat na to, abyste mohli být solidární a přijímat migranty. To je zajímavé, že tu dohodu čte každý jinak Poláci jinak, Maďaři jinak a vy jinak, pane premiére.

A pokud to neuděláte, tak až my budeme ve vládě za dva a půl roku, okamžitě od této dohody odstoupíme. Děkuji. Pan premiér bude reagovat. Ještě musíme počkat na to, jestli ta dohoda v stávající podobě bude platit. To tedy znamená, že vy odstoupíte od dohody, která nám garantuje, že budeme moci žádat o solidaritu na přijímání uprchlíků, kteří už na našem území jsou, jako ostatní členské státy. To je mimo jiné to, co je tam vyjednáno.

Ale co potom?

To je realita a to je podstata té dohody. S tím se musíte seznámit a pak byste pochopili, že to je opravdu v zájmu České republiky, a je to úplně, je to úplně jednoznačné.

Mluvíte o tom, že nás to bude stát velké peníze, ale vždyť my už se teď podílíme solidárně na některých věcech, které se týkají migrační politiky, a kontinuálně dělala to vláda Andreje Babiše, dělá to naše vláda, posíláme naše lidi na ochranu vnější hranice, podílíme se na budování kapacit, podílíme se finančně na řešení problémů v zemích původu, čili my už ta solidární opatření dlouhodobě děláme.

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já se chci zeptat na společné azylové řízení, které se zavádí jako unijní nařízení, které bude mít přednost před naším kvalitním azylovým řízením. To znamená, že už se na tom azylovém řízení tedy bude podílet více států, jiný stát než jeden jako doteď?

Proč souhlasili s tím, že ty částky půjdou do fondu spravovaného Evropskou komisí, a ne těm konkrétním státům? Myslím si, že už stačí to, co platíme teď do Evropské unie, kde peníze se mají použít pouze na ochranu vnější hranice, a ne, aby Evropská komise z toho financovala kde co, různé agendy. Děkuji.

Tedy nařízení o azylovém řízení má za cíl především posílit odpovědnost za ochranu vnější hranice, zejména prostřednictvím zavedení povinné hraniční procedury, což si myslím, že je správné. A proto to nařízení stanovuje společný postup v celé Evropské unii, který potom budou muset členské státy v žádostech o mezinárodní ochranu dodržovat. Zjednodušuje se tak procesní opatření a zkracuje se délka řízení.

Nařízení také stanovuje společné normy a práva pro žadatele o azyl, například poskytnutí služby tlumočníka, právo na právní pomoc a zastoupení a tak dál. Ale hlavním cílem toho nařízení je zabránit zneužívání systému, stanovení jasných povinností žadatelů, kteří musejí teď spolupracovat nebo budou muset s orgány v průběhu celého řízení. Nařízení zavádí povinnou hraniční proceduru, jak už jsem říkal, a jejím cílem a to je taky podstatné jejím cílem je rychle posoudit na vnější hranici Evropské unie, zda jsou žádosti neopodstatněné, nepřípustné, a celé řízení je tak výrazně zkráceno. Mělo by trvat do 12 týdnů a je tam maximální lhůta 6 měsíců, a to je také výrazný posun. Osoby, na které se vztahuje azylové hraniční řízení, nejsou oprávněny vstoupit na území členského státu, a to je přece také důležité. A pak se na ně nevztahují všechny ty věci, kterým čelíme teď. Takže povinná hraniční procedura má jasnou lhůtu a ti, kteří ji podstupují, azylové hraniční řízení, nejsou oprávněni vstoupit na území členského státu. K provádění hraničních řízení budou muset členské státy vytvořit přiměřenou kapacitu včetně lidských zdrojů, které jsou nezbytné k posouzení stanoveného počtu žádostí v daném okamžiku a k výkonu rozhodnutí o navracení. A jak bychom zlepšili návratovou politiku a zabránili vstupu nelegálních migrantů na území, jak bychom zlepšili azylové řízení než tímto způsobem? K vaší druhé otázce: v rámci schválené flexibilní solidarity mají členské státy možnost si zvolit formu poskytované podpory. Jednotlivé členské státy mají na výběr, jednoduše řečeno, ze tří možností a pozor, všechny ty tři možnosti se považují za rovnocenné. Za prvé, relokace žadatelů o mezinárodní ochranu. To Česká republika odmítá a ta relokace z toho vyplývá není povinná, a to považuji za dobré. Za druhé, finanční pomoc. A třetí je alternativní solidární opatření zaměřené na budování kapacit, služby, podporu personálu, zařízení a technické vybavení.